Pane zpravodaji, prosím, máte slovo. Pane předsedo, děkuji za slovo.

Vy všichni jej máte k dispozici s předstihem v písemné podobě. Já bych tedy s dovolením odkázal na toto písemné vyhotovení.

Kolegyně a kolegové, prosím o klid. Prosím, abyste sledovali pana zpravodaje.

Legislativně technické úpravy se týkají dvou bodů, bodu A9, což je původní usnesení ústavněprávního výboru, a bodu C2, což je návrh paní kolegyně Maxové.

Ano, trošku zvolním. Méně spěchu někdy pomůže. 1. Návrhy legislativně technických úprav, to by bylo první hlasování.

Nebudeli přijat návrh I, hlasovat návrh G1, varianta 2.

4. Návrh I bod 16.

I v této části, je návrh A8 nehlasovatelný.